A je otázka, jestli za tím není ještě další cíl, protože VZP to přežije, ale jsou tady pojišťovny, které na tom nejsou tak úplně dobře a mohly by také zaniknout.

To nemá obdoby.

Podařilo se stabilizovat i personál. Sestry se začaly vracet. Zvýšil se počet studentů na lékařských fakultách o 15 %. Zájem o zdravotnictví se výrazně zvýšil.

Hradí se velmi kvalitní zdravotnické pomůcky. To se také prosadilo. A prosadili jsme to koalice s opozicí.

Kvalita, efektivita, prevence, ordinační doba, nové výkony, podpora regionální dostupnosti praktických lékařů, stomatologů, lékáren to nejsou fráze, to jsou skutečnosti, které se udály, a situace se v tom výrazně zlepšila. Nasadili jsme také program boje proti rakovině.

Podařilo se přijmout koncept urgentní péče a zahájit budování 80 urgentních příjmů v bývalých okresních nemocnicích, včetně pohotovostí tam umístěných. Takže to jsou věci, které jsou úžasné.

Posunula se paliativní péče.

Protože jsme si byli vědomi toho...

A domnívali jsme se, že vaše vláda na to zareaguje a že bude v očkování seniorů pokračovat. To se bohužel nestalo. Jednoznačně.

Tam jeho platnost končí. A pokud a teď se to ukazuje bychom chtěli něco využít, tak se ukazuje, že by to měl zase ten nouzový stav, ten zatracený nouzový stav, který vy jste ve vztahu k pandemii nechtěli. Pak jste nám ho nedokázali potvrdit vůbec.

A chcete ho za podmínek, které zdaleka zdaleka neohrožují občany České republiky, jako je ohrožovala pandemie.